Má č. 18. V tomto usnesení hospodářský výbor: zaprvé žádá vládu České republiky o opětovné projednání potřeb SFDI na půdě hospodářského výboru v prvním čtvrtletí 2018; zadruhé doporučuje vládě České republiky, aby podle aktuálního vývoje rozpočtu ČR navýšila rozpočet SFDI alespoň o částku 4 mld. korun z národních zdrojů. Pokud jste nesledovali debatu, byly několikrát v pozměňovacích návrzích zmiňovány například i silnice druhé a třetí třídy, další potřeby v dopravě. I sem by toto doprovodné usnesení hospodářského výboru případně mohlo směřovat. Já teď nemohu mluvit za své kolegy z výboru, ale určitě si doprovodné usnesení budeme pamatovat a jak pana ministra dopravy, tak paní ministryni financí poprosíme, požádáme o to, aby se k nám dostavili, aby s námi věc řešili, a budeme se snažit řešení nalézt. Děkuji za pozornost. Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. První přihlášený je pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Navážu na pana zpravodaje a položím ne řečnickou otázku. Pan ministr Ťok bojuje za vyšší příjmy.

Pamatujete? Já jsem říkal, že tomu moc nevěřím, ale že vám držím palce. Propad proti loňskému odhadu je 25 % a to je opravdu hodně.

To nejsou dvě nebo čtyři, které se v rámci roku dají někde najít.

Nejsme na to připraveni.

Jaký je vůbec prostor pro nové akce v příštím roce?

To řeší úplně jiný problém. Nemyslíme si, že by stát měl přispívat na dvojky a trojky.

Jak je to možné, pane ministře? Je to usnesení vlády? Platí to? Já tomu tedy vůbec nerozumím. Čirou náhodou můj kolega má na starosti dopravu v Moravskoslezském kraji, ten se na to těšil. Pan ministr to nerad slyší, já mu to zopakuji.

Je to půl miliardy.

Jak je to možné? Řekněte nám to.

My ten boj povedeme s vámi a možná ty, kteří vám brání, přesvědčíme, že je to užitečné. Máme tam mandatorní výdaje, máme nasmlouvané zakázky a stavby z předchozích let. Kolik tam zůstává na ty nové, na ty stovky kilometrů nových dálnic?

Tak mám trošku obavy, protože mi to připomíná debatu loni.

Já vím, že to všichni máme napsané v tom materiálu.

Hlásí se ještě někdo? Nikoho nevidím.